Jak už tady říkal můj předřečník kolega Stanjura, nic nás netlačí. Řádně se o tom pobavme. A schvalme to. Tady není snaha tento zákon zlikvidovat. Tady je snaha tento zákon řádně projednat. Poté se připraví pan poslanec Kalousek. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuju za slovo.

Na téhle sněmovně bude řada dalších takových věcí zákaz kouření, EET, další a další věci, které postupným tlakem povedou k tomu, že se prostě chcete těch malých zbavit.

Padají nové argumenty, které normálně zaznít nemohly. Paní ministryně tady neodpověděla na to, jak se vlastně bude vybírat, respektive říkala: Vybere to vláda. Vláda si stanoví podmínky. Jaké ty podmínky budou? A vy nejste z Agrofertu, pro vás to v pořádku není. Není legitimní se bavit o tom, za jakých podmínek se tedy tohle to má dělat? Já myslím, že je. Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Myslím si, že je to celkem legitimní.

I tam se pravděpodobně na některých věcech neshodneme. Vy nemůžete ustoupit ze svého názoru, že malé a střední podniky jsou na prd, říká to váš předseda. My budeme tvrdit něco jiného. Ale projednat na hospodářském výboru a rozpočtovém výboru bychom to přece jenom měli, abychom udělali pořádně svoji práci.

Já jsem u těch všech jednání byl.

Vzpomeňme si, kolik jsme měli my.

Takže když se nebude dařit velkým, nemusí se dařit ani malým.

Děkuji. Jenom pro informaci, mám zde přihlášených osm faktických přihlášek. Všichni, kdo jste se přihlásili, vydržte, já vás budu postupně připravovat. Pan poslanec Plzák, připraví se pan poslanec Fiedler. Děkuji ještě jednou a naposledy za slovo. Už jsem si to s panem kolegou Stanjurou tady vysvětloval. Byl jsem osočen, že nenahlašuji nějaké podvody.

Takže prostě takhle se to dělá občas.

Děkuji za slovo, paní předsedající.

Myslím si, že to vystihl správně. A k tomu, co tady zaznělo před chvilkou od pana zpravodaje. Tady přece nikdo neříká, že to chce smést ze stolu a zavrhnout. Tady je momentálně ve hře debata nad tím, abychom se k tomu vrátili, abychom uvážili všechny možné dopady, nastavili mantinely, což si myslím, že není od věci, je to správné. Mělo by to být naším posláním, aby z této Sněmovny odcházely zákony, o kterých jsme opravdu přesvědčeni, že jsou správné, že jsme pro to udělali všechno.

A tím vůbec neříkám, že to chceme shodit nebo že chceme být jednoznačně proti. Jen říkám, že bychom měli velmi uvážit takovéto dopady. O zneužívání nemyslím tohoto zákona, ale mnoha jiných opatření, nařízení, zákonů a směrnic v naší zemi přece víme, jak to chodí, a že k tomu máme v naší zemi bohužel velké sklony. Takže neříkám, že jsme proti. Ale říkám, že uvážlivost ve věci s tak zásadními dopady je namístě. Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Zlatušku. Připraví se pan poslanec Volný.

Je to § 202 Výkon občanské povinnosti.